My jsme v minulých dnech, a dá se říct týdnech, obdrželi desítky emailů.

Víte, vadí mi ono je to takové kdo nejde s námi, jde proti nám.

Starostové si určitě nepřejí, aby se jim zničila krajina, příroda, ve které žijí. To může říct jenom... no.